Já navazuji na svého kolegu pana poslance Skopečka, budu reagovat na pana poslance Ondráčka prostřednictvím pana předsedajícího.

Nyní paní poslankyně Pěnčíková, prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové.

A navíc oceňuji i to, že jste v těch stovkách, vlastně omlouvám se, tisících firem našli aspoň jednu, která byla možná nějakým způsobem schopna dál po té privatizaci fungovat.

Děkuji a nyní pan poslanec Ondráček. Připraví se pan poslanec Žáček. Dále tady mám přihlášku pana poslance Klause a pana poslance Beitla. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A k panu poslanci Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedo. Já s vámi plně souhlasím.

Ale je také potřeba říci proč. Protože ono to má svoji přímou úměru. A to je přesně ono!

Tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych navázal na pana kolegu Ondráčka.

Myslím si, že to je naprosto legitimní a velmi důležité téma. Myslím si, že je to obrovská chyba nás i naší společnosti.

Tak, pane poslanče, máte slovo. Dobré ráno.

A můžeme asi předpokládat, že to byli lidi, kteří mohli být solí této země. V 90. letech potom stála před tím úkolem privatizace generace, která byla vychována za dob komunismu a nesla si také morální stigma z té doby.

Samozřejmě je to nesmysl. Mě to ani tak neuráží, ale podle mého názoru to uráží stovky a tisíce podnikatelů, kteří se po desetiletích komunismu bez jakýchkoli zkušeností odvážili jít do soukromého podnikání, vzít na sebe tu zodpovědnost a začít tuto zemi po desetiletích komunismu rozvíjet. Chci vyjádřit těmto podnikatelům obdiv a za paní kolegyni poslankyni z komunistické strany se jim omluvit za to, co tady můžeme v roce 2018 slyšet. Děkuji.

Já jenom v reakci na předřečníka pana poslance Žáčka vaším prostřednictvím, pane předsedající.

Prosím, máte slovo. Ještě jednou dobrý den, paní a pánové.